Děkuji za slovo, pane předsedající.

A není určitě problém, abychom to stanovisko evropského výboru vám všem dali na vědomí. Já vám děkuji a poprosím s faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura. Prosím. Vážené dámy a pánové, to je sice hezké, že se tady pan předseda Sněmovny Vondráček za hnutí ANO omluvil za hlasování europoslanců, všech europoslanců hnutí ANO, kteří hlasovali proti zájmům České republiky, proti našim národním zájmům a podrazili partnery z V4, a dozvěděli jsme se, že oni své postoje nekonzultovali.

Ale já mám podezření, že je to trošku jinak.

Oni hlasují tak, jak mají z pohledu hnutí ANO. Takže tady neříkejme, že je to jinak.

Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo. Je jistě mnoho věcí, které můžeme rozporovat, a mít připomínky k tomu, co se děje, k Maďarsku.

Byť hnutí ANO je skutečně součástí této imigrační skupiny, tak já chci říct jednu věc. EU není postavena na trestání a na imigraci a na těchto hodnotách. K tomu je třeba se vracet.

Evropa není necitlivá. Naopak, Evropa je vstřícná. A já se obávám, že čím víc Evropa bude opouštět tyto křesťanské hodnoty, tím víc bude sama sebe ztrácet. Souhlasím s tím, že v mnoha ohledech pan premiér je v rozporu s tím, co říká ve světě, a tím, co je doma.

A dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, dokud nebude přítomen pan premiér.

Takže počkám, až se poslanci dostaví.

Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami. Přečtu mezitím jednu omluvu, aby poslanci získali časový prostor se ještě dostavit.

Zopakuji návrh. Budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, abychom přerušili jednání do přítomnosti pana premiéra, aby se mohl k této záležitosti vyjádřit.

A teď pojedeme tedy v pořadí faktických poznámek.

Prosím vás, my tady přece nediskutujeme o žádné ideologii. My tu diskutujeme o zásadních principech existence evropských zemí.

A jestli je někomu divné to, že diskutuje a shodne se pravičák s levičákem na principech, tak tím ukazuje, že jemu o žádné principy nejde. Já se domnívám, že je zcela logické, že tady bráníme zájmy českých občanů, Evropanů, kteří stojí na křesťanskožidovské kultuře, a o té se v této chvíli jedná. Na tom není nic levicového nebo pravicového.

A o tom je ta diskuze! A jestli se někdo hlásí k těm základním principům, je to jeho věc, a vy se hlásíte k těm jiným principům, které tady chtějí udělat nesystémový stát, stát plný lidí, kteří sem přijdou z ciziny na základě jiných křesťanských hodnot, na základě jiných kulturních hodnot, no to je problém váš! Já doufám, že si to občané propříště uvědomí.